Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako hnutí SPD předkládáme k projednání Poslaneckou sněmovnou České republiky návrh novely trestního zákoníku nově obsahující zákaz založení, šíření nebo propagace ideologie prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Z článku 16 a 17 Listiny základních práv a svobod vyplývá, že výkon práva svobody projevu, jakož i práva svobodně projevovat své náboženství může být omezen v případě nezbytných opatření pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých. Vzhledem k tomu, že už existuje takové omezení právě v trestním zákoníku pro hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající mimo jiné náboženskou zášť, je bohužel třeba se zabývat i projevy ideologií směřujících k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásajících náboženskou zášť. V návrhu SPD tedy nejde o potlačování šíření například jednotlivých náboženství, ale o jejich případně příliš agresivní směry, které už společnost není ochotna tolerovat, poněvadž příliš omezují svobodu ostatních lidí a mohou být pro společnost jako takovou nebezpečné. Jde tedy o vytyčení určitých mantinelů pro veřejné šíření myšlenek, tedy určení, které projevy ještě společnost může tolerovat a které již nikoliv. Vážení poslanci, žádám vás o podporu tohoto návrhu SPD. Děkuji. S faktickou.